Měl by to být dílčí problém, samozřejmě že ale velmi nepříjemný. Samozřejmě chápu, že to obyvatele minimálně zneklidnilo, ale to už je na těch lokálních autoritách, aby případně přijaly opatření typu odvoz do školky, do školy, to skutečně speciálně já z titulu ministra obrany asi obtížně mohu řešit. Ty výbuchy mohou probíhat, mohou a nikdo přesně neví a není v lidských silách určit, jestli skutečně k nim dojde a v jakém rozsahu.

Ale znova opakuji, že pokud by na místě bylo potřeba sáhnout k nějakému zvláštnímu režimu chodu Velmi se omlouvám, pane ministře.

My připravujeme náhradní řešení. Na Květnou už zase vláda vyčlenila 83 vojáků, kteří to tam budou střežit, čili tam připravujeme náhradní bezpečné umístění, a pokud je potřeba na místě přijmout nějaké zvláštní opatření, domnívám se, že to je v kompetenci lokálních autorit. Nyní má slovo pan předseda vlády a připraví se pan předseda Okamura. Děkuji. Hezké dopoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych vás jako předseda vlády informoval o postupu vlády v kauze výbuchu v areálu muničních skladů ve VlachovicíchVrběticích. Nejprve si myslím, že je důležité poznamenat, že tento areál dříve sloužil pro potřeby Armády ČR a Ministerstva obrany. Následně armáda přestala tyto sklady využívat, sklady zůstaly ve vlastnictví Ministerstva obrany, konkrétně jeho resortní organizace výzkumného ústavu, a tato resortní organizace tyto sklady pronajala komerčním subjektům.

V těch jeho jednotlivých objektech. Poté kdy došlo k výbuchu v jednom z těchto muničních skladů, což je skutečnost, která je známá, se přirozeně okamžitě touto situací začalo zabývat jak Ministerstvo obrany, tak zejména Ministerstvo vnitra, protože do kompetencí Policie ČR patří likvidace takovýchto událostí a řešení takovýchto událostí, pokud k nim kdekoli v ČR dojde. Přirozeně vláda se těmito otázkami zabývá, musím říci, že téměř na každém jednání vlády buď ministr obrany, nebo ministr vnitra informuje o tom, jakým způsobem probíhají sanační práce a zásah Policie ČR v tomto areálu.

Tak jak jsem zjistil na místě od informací ze strany představitelů samospráv, je evidentní, že ostraha tohoto areálu zejména technické zabezpečení, mám na mysli plot a oplocení, v minulých letech utrpělo určité opotřebení a je evidentní, že toto oplocení dnes není v takovém stavu, jako bylo v době, kdy tento areál byl využíván za minulého režimu nebo krátce po roce 1990. Proto jsem pokládal za důležité, aby byla maximálně posílena ostraha celého areálu, a jsem velmi rád, že vláda rozhodla o tom, že tuto ostrahu budou vykonávat příslušníci Armády ČR. V tuto chvíli je celý areál označen a v tuto chvíli je celý areál hlídán ať už fyzicky, nebo díky pomoci technických zařízení. To znamená, že do areálu nemá přístup žádná civilní osoba bez povolení orgánů Policie ČR.

Musím současně konstatovat, že na místě jsem se přesvědčil o tom a byl jsem informován na místě o tom, že neexistuje v posledních letech precedent, který by odpovídal situaci, která se vytvořila právě v tomto areálu.

Jediné, co může připomínat tuto situaci, je výbuch, ke kterému došlo na Slovensku v uplynulých letech v Novákách, kde opět došlo k výbuchu munice a mělo to podobné, možná ještě tragičtější následky z hlediska škod na lidských životech.

Chci vás informovat o tom, že hlavní pyrotechnik a Policie ČR dospěli k odbornému stanovisku, které hovoří o tom, že celková sanace celého areálu může být realizována pouze v situaci, kdy to bude maximálně bezpečné pro občany a obyvatele okolních obcí.